Tohle není úřednický rozpočet.

Proč by komunisté neměli podporovat komunistický rozpočet?

K tomu, co říkala paní ministryně k počtu státních zaměstnanců.

Ale prosím pěkně ta armáda státních zaměstnanců bude mít příští rok téměř 470 tisíc. A já nezpochybňuji priority vlády, která prostě reaguje na bezpečnostní situaci a situaci ve školství a musí zvýšit počet učitelů a musí zvýšit počet policistů.

Já v tuto chvíli pravděpodobně si odřeknu tu zahraniční dovolenou a opravím tu střechu.

Přichází výzva, to, co je teď, je konstanta a prostě extenzivním nárůstem ten problém vyřešíme.

Tak děkuji panu poslanci Kalouskovi.

Děkuji. Jelikož je to procedurální návrh, nechám o něm hlasovat.

Pan předseda Kalousek.

Už jsme to tady mnohokrát řešili. Už jsme to tady mnohokrát řešili, proto je to nehlasovatelné.

I moji ctění kolegové, jako například bývalý předseda poslaneckého klubu Sklenák říká, že už jsme o tom právě několikrát debatovali a že si myslí, že to můžu navrhovat tak, jak jsem to navrhl.

Děkuji. Rozumíme všichni, o čem budeme hlasovat. Zahajuji hlasování.

Návrh byl přijat. Tak a teď se vracíme zpátky do rozpravy k bodu o státním rozpočtu.

Vážené kolegyně, vážené kolegové, vážení členové vlády, vážená paní ministryně, já mám jeden takový osobní problém s rozpočtem. Já jsem dostal kapitolu 306 prostřednictvím zahraničního výboru, který to dostal ve stejný moment od Ministerstva zahraničních věcí, dnes v půl čtvrté odpoledne. Takže jsem absolutně neměl možnost nějakým způsobem si to prostudovat, a proto nemůžu podpořit rozpočet, který jsem neměl možnost zpracovat.

Děkuji vám. Děkuji. Dalším přihlášeným je paní poslankyně Richterová.

Já bych ráda, musím říct potěšeně, zareagovala na to, jakou váhu v jeho projevu měla sociální problematika, věci, které se ve finále dotýkají statisíců lidí, protože skutečně to největší bohatství země jsou prostě lidi, to jsme my.